Přijde mně nemravné v době, kdy EET má hlídat každou korunu živnostníků a oni si nákladně pořizují své pokladny, aby ministerstvo rozhazovalo stovky milionů korun, které byly předtím vybrány na daních. Moje otázka a žádost je: Žádám o vysvětlení, jak je možné, že náklady na EET oproti původně vysoutěžené zakázce stouply takřka na desetinásobek, a odůvodnění tohoto jednání. Děkuji. Také děkuji. Pan ministr odpoví písemně. Prosím pana poslance Kostřicu.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já vím, že to v současné době je ve vaší gesci, předtím to nebylo.

Děkuji za vaši odpověď. Prosím pana ministra.

Nicméně pravdou je, že některé z těch...

Typicky to kouření v autech je skutečně velmi dobrý námět. Další námět, který jste asi zmínil, to je v obvodu zdravotnického zařízení.

Ale nicméně jestli se mě ptáte, jestli trend by měl být spíše uvolňující, nebo zpřísňující, tak si myslím, že trend by měl být zpřísňující. Pokud si pan poslanec nepřeje vystoupit, tak pokročíme dále. Prosím pana poslance Kořenka. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vědom si toho, že jsme včera krátce o této problematice hovořili, tak musím říct, že pro jistotu jsem si ještě dovolil připravit tuto interpelaci, která se týká právě obchvatu Otrokovic, protože jak jistě víte, došlo k vyjmutí některých obchvatů měst ze zpoplatnění dálniční sítě. A já musím říct, že v nedávné době právě město Otrokovice žádalo dvakrát i při návštěvě členů vlády a upozorňovalo na tento problém. Nebylo jim však vyhověno a ministerstvo neakceptovalo argumenty.

Pokud vím, tak smysl budování obchvatu byl právě v odlehčení průtahu města a to je v současné době zcela potlačeno.

Chtěl bych jenom upozornit, že bude probíhat rekonstrukce trati Otrokovice Zlín, a tím se situace ještě zhorší. Děkuji a prosím pana ministra.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ano, my jsme tuto záležitost už s panem poslancem probírali. Já bohužel musím říct, že tady nebyly řečeny věci, které jsou úplně v souladu s tím, co se událo.

Bylo to vyhláškou.

Takže v souvislosti tady můžu říct, že pokud bude ze strany Otrokovic a ze strany Zlínského kraje tato připomínka platná, tak jsme připraveni, protože tato vyhláška se otevírá každý rok, to znamená, v druhé polovině roku 2017 bude projednávání novelizace této vyhlášky a tam by bylo možno daný úsek, pokud bude řádně zdůvodněno, přidat do těch úseků, které budou z časového zpoplatnění vyňaty. Já bych tedy nad rámec této interpelace chtěl říct, že podobný případ máme v Karlovarském kraji, v dálnici kolem Sokolova. Takže počítám, že tady bude možnost, abychom o té věci jednali a našli řešení.